To je nesporný fakt a není nutné si to zakrývat.

Ale to se tady nechci skutečně do té historie dostávat.

Byly tady názory, že virus vymizí, zmizí, oslábne a podobně. Ale my jsme se připravovali právě na tu potenciální druhou vlnu.

Protože virus vlastně reálně nikdy v České republice nezmizel. Není to tak, že bychom tady měli nějaké období, kdy by byl nulový počet případů. A když se podíváme reálně na tu situaci i jinde v Evropě a podíváme se na ta data ECDC, tak vidíme, že nárůsty probíhají prakticky ve všech zemích. Ano, někde jsou ty nárůsty větší, někde jsou menší. Ale ten trend, když se podíváme do Rakouska, když se podíváme i ke slovenským kolegům a podobně, tak ten trend je jednoznačný. Francie, Británie aktuálně a podobně.

To si myslím, že není úplně objektivní vyhodnocení té situace. Ano, tady ta nemoc se šíří, respektive ten počet pozitivních, výrazněji. A uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet v těch následujících měsících. Podívejme se na Rakousko, kde také při menší populaci byly nárůsty až tisíc případů denně, a podobně.

Byť u nás ten počet těch pozitivních je určitě velmi výrazný.

Víte, že ještě na jaře, kdy vlastně kulminovala ta takzvaná první vlna, jak ji budeme nazývat, jsme měli testy maximálně někde kolem osmi devíti tisíc denně.

Takže doufám, že toto bude i oceněno, protože skutečně ten počet testů se výrazně navýšil. Stejně tak počet, pokud jde o odběry, odběrová místa, kde jsme aktuálně někde kolem 17 tisíc odběrů denně v rámci tedy těch stacionárních odběrových míst. Ale pokud se bavíme jenom o těch stacionárních odběrových místech, tak je to zhruba okolo 17 tisíc vzorků denně, které jsme dnes schopni odebrat. Takže když toto všechno sečteme, tak se pohybujeme opět někde kolem 20 tisíc odběrů v tom maximálním počtu.

Ano, někde možná ty kapacity jsou naplněny, ale je to o tom, že skutečně v Praze máme místa, kde ta kapacita není třeba zcela naplněna a kde naplněna je. Ta linka funguje velmi dobře. Není již pravdou, že by byla zpoplatněna. Takže ta linka může být využívána ze strany občanů a skutečně funguje jako informační linka, kterou můžou využít.

My samozřejmě ty kapacity stále navyšujeme, jak říkám. Není to tak, že se spokojujeme s tímto číslem, ale ten objektivní nárůst, který jsme zajistili v těch předchozích týdnech a měsících, tady je nesporný. Stejně tak navyšujeme kapacity trasování. Jak jsem říkal, už v průběhu léta probíhal nábor nových lidí do hygienické služby.